Předložený návrh uvede ministr zdravotnictví Adam Vojtěch. Pane ministře, prosím, ujměte se slova.

Je to skutečně zásadní novela zákona o pojistném na veřejné zdravotní pojištění, která byla operativně připravena v souvislosti s aktuální situací, pokud jde o systém veřejného zdravotního pojištění a financování zdravotní péče v České republice. Cílem tohoto materiálu je zajistit finanční prostředky pro provedení co nejrychlejšího stabilizačního opatření pro zajištění financování zdravotnictví a udržení dostupnosti a kvality zdravotních služeb na dosavadní úrovni. Já vás poprosím o klid, aby se pan ministr mohl vyjádřit.

Důsledkem by potom bylo nedostatečné financování poskytovatelů zdravotních služeb a snížení dostupnosti a kvality zdravotních služeb. Nelze přitom odhlédnout od skutečnosti, že zdravotnictví bude nezbytné financovat i v následujících letech, což bude v případě vyčerpání zůstatku na účtech zdravotních pojišťoven a očekávaného pokračování ekonomické krize vysoce obtížné. Přicházím tedy proto s vládním návrhem zvýšit měsíčně o 500 korun platbu státu za jednoho státního pojištěnce za kalendářní měsíc, a to s účinností od 1. června letošního roku. Navýšení platby za takzvané státní pojištěnce je za současné situace vhodným nástrojem, neboť umožňuje rychlou alokaci finančních prostředků do oblasti financování zdravotnictví.

Také je důležité zajistit motivaci poskytovatelů zdravotních služeb, aby se snažili dosavadní výpadky v poskytování zdravotních služeb ještě do konce roku 2020 dohnat tak, aby nebyla ohrožena jejich dostupnost a čekací doby nebyly prodlouženy na neúměrně vysokou dobu.